Hlavním cílem je to drobná novela hlavním cílem návrhu zákona je za prvé adaptace na nařízení Komise v přenesené pravomoci.

Dále se v novele zavádí možnost dobrovolné registrace odrůd některých minoritních druhů, které budou přidány do druhého seznamu. Dále tam máme adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy některých druhů a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin o pět let. Dále upřesnění a doplnění některých ustanovení platného zákona vyplývajících z aplikační praxe a elektronizace včetně publikace příslušných formulářů na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Upravujeme také sazebník zákona o správních poplatcích. A to je v zásadě všechno. Čili mohuli to shrnout, jedná se o kombinaci jednak implementace evropské legislativy a potom některé drobné změny, které byly konzultovány s Ministerstvem zemědělství. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Sněmovny 24. března, doporučil Sněmovně přijmout návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty se týkají plemenářského zákona a zákona o hnojivech a byly vypracovány ve spolupráci s naším Ministerstvem zemědělství. Jsou v souladu s tou koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění toho vládního návrhu zákona. Proto s nimi i jako ministr teď tady ve třetím čtení souhlasím. Ty se týkají zákona o oběhu osiva a sadby a zejména problematiky používání mobilních čisticích zařízení pro osiva. Tam se narovnávají podmínky mezi stacionárními a mobilními čistícími zařízeními.

Dámy a pánové, jedná se o drobnou, v zásadě technickou a implementační novelu a já vás chci požádat jako ministr zemědělství, ač vám ten návrh předkládám až... nebo odůvodňuji až ve třetím čtení, o podporu a jeho schválení ve znění všech pozměňovacích návrhů. Také děkuji. A nyní otevírám rozpravu, do které je přihlášený pan poslanec Josef Kott.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Jak zde řekl pan ministr, jedná se skutečně o implementaci.

Beru to jako přílepky. Nicméně jsme se shodli na tom, že je zapotřebí to opravit, a toto je tisk, který je otevřen a my s tím jakožto klub souhlasíme. Pozměňovací návrh, který předložil pan kolega Smetana, o kterém zde mluvil pan ministr, se týká mobilních čistíren. Tam já úplně nesouhlasím s tím, co zde řekl pan ministr, že se povedlo narovnat podmínky stacionárních i mobilních čistíren. Chápu to, že do dnešní doby neměl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský možnost kontrolovat tato zařízení a my mu tímto pozměňovací návrh tuto možnost dáváme, a do jisté míry to vyřeší problém, který vznikal s výrobou certifikovaných osiv.

To, co se děje u mobilních čistíren, určitě nepřispívá k ochraně životního prostředí.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

A pokud se nikdo dále nehlásí do rozpravy není tomu tak tak rozpravu končím. Táži se máte, pane ministře, zájem o závěrečné slovo? Nikoli. Pane zpravodaji? Také ne. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Dobré ráno, milé kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády. Já bych vás seznámil s návrhem procedury hlasování u tohoto bodu. Za prvé návrhy legislativně technických úprav, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Za třetí pozměňovací návrhy pana poslance Karla Smetany a dalších označené B1 až B4, opět en bloc jedním hlasováním. A za čtvrté hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji za přednesení návrhu procedury. Má někdo nějaký protinávrh k proceduře? Není tomu tak. Kdo je pro navrženou proceduru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Tak jako první bod byly návrhy legislativně technických úprav, ale ty nebyly načteny, takže tento bod nám odpadá.

A stanovisko pana ministra? Poprosím o stanovisko pana ministra. Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen. Prosím. Děkuji. Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy pana poslance Karla Smetany a dalších označené B1 až B4, opět en bloc jedním hlasováním.